Věřím, že to nakonec v pozměňovacích návrzích většina Poslanecké sněmovny podpoří. Pokud se tak nestane, a neznáte praxi výstavby zejména liniových staveb, pak se žádného takového slibu, který tady říkala paní ministryně, určitě nedočkáme, ba naopak. Ve stavebním zákoně existuje institut přerušení stavebního řízení.

My podporujeme maximálně to, aby zejména vlastníci nemovitostí v daném území, o které se jedná, zejména veřejná správa, samozřejmě představitelé měst, obcí a tak dále, zastupitelstva, řeknu neúčelová občanská sdružení, měli tu šanci jednou se zeptat, vyřešit, vysvětlit a tak dále, najít kompromis, ale ne donekonečna rozbalovat proces, tak aby investor nakonec po deseti letech zjistil, že stavba už nebude stát tolik, kolik plánoval, ale o 30, 50 % víc. Na co jsme narazili v průběhu projednávání stavebního zákona, řeknu obecně, je také situace, která se týká památkového zákona.

Stavební zákon podle mě jako celek, ať už projde v jakékoliv podobě, co se týká pozměňovacích návrhů, posílí nebo zvýrazní důležitost územního plánování, protože my všichni chceme a přejeme si urychlit stavbu jako takovou. O to důležitější bude její projednávání v rámci územního plánu.

Ten, kdo někdy dělal územní plán, a já ho dělal, já za to dva roky byl placen na Městském úřadě v Kladně, kde jsem byl vedoucí oddělení odboru územního plánu, dělal jsem fyzicky územní plán včetně územně hospodářských zásad rozvoje města Kladna, vím, co to je.

Myslím si, že se nic strašného nestane, pokud to posuneme na rok 2020. Budeme podporovat maximální zjednodušování. Podpoříme návrh pana kolegy Kudely, který se týká zemědělských staveb.

Jenom to zopakuji pro všechny ostatní, aby to slyšeli. My podpoříme zjednodušování staveb v oblasti zemědělství, protože si myslíme, že to má přímou vazbu na podporu živočišné produkce, protože ten, kdo chce udělat krmelec nebo sklad pro seno, slámu a tak dále, tak to znamená, že má jasné aktivity v oblasti chovu dobytka, a proto podpoříme zjednodušení v téhle oblasti stavebního zákona. Děkuji vám za pozornost. Zatím posledním přihlášeným je pan poslanec Foldyna. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Chtěl bych vás tady poprosit o podpoření svého pozměňovacího návrhu, který se bezprostředně dotýká i toho, co tady pan kolega Bendl říkal. Já ve svém pozměňovacím návrhu chci omezit vstup a vliv takzvaných různých ekologických spolků a iniciativ. Domnívám se a jsem přesvědčen, že v současné době povolovací procesy v České republice jsou do jisté míry hendikepem pro příchod nových investorů. Nepředvídatelnost toho, co se tady v zemi bude odehrávat v povolovacím procesu, tím myslím stavební řízení, je tak složitá, že ti lidé od nás odcházejí. Je to ale i problém pro domácí investory.

Myslím si, že tady novelizace zákona 100, o posuzování vlivu stavby na životní prostředí, dává dostatečný prostor všem spolkům a institucím, aby do toho vstoupily, aby mohly uplatnit názor občanů.

Takže vás prosím o podporu napříč politickým spektrem tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám. Děkuji. Ještě řádná přihláška pana poslance Zemka. Děkuji za slovo.

Bohužel.